Dále František Hájek.

Návrh byl přijat.

I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování o panu profesorovi Jaromíru Vašků. Kdo je proti? Je to hlasování 284, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 83, proti 34. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu Jiří Zvolánek. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

I tento návrh byl přijat.

I tento návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je nominován pan Petr Sáha. Zahájil jsem hlasování o návrhu na udělení státního vyznamenání panu profesorovi Sáhovi. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Dále je navržena paní Věra Růžičková.

Je to hlasování 294, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

O Zdeňku Pololáníkovi jsem zahájil hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Návrh byl přijat. Dále je navržen pan Václav Cílek.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je navržen pan Petr Fiala. Zahajuji hlasování o Petru Fialovi, nikoliv tom našem přítomném. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.